Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o evidenci tržeb. Jde o legislativní počin, který si vláda vytkla jako jednu ze svých priorit. Cílem návrhu zákona je vytvoření transparentního podnikatelského prostředí v České republice, odstranění nerovností, které vznikají v důsledku porušování daňových zákonů některými podnikatelskými subjekty. Zákon přispěje ke snížení objemu šedé ekonomiky a ke zlepšení daňové morálky v České republice včetně narovnání pokřiveného vnímání daňových povinností, které zde bylo založeno v minulosti. Zákon také přispěje k navýšení příjmů státního rozpočtu i rozpočtů územních samosprávních celků, a to bez potřeby zvýšení daňových sazeb s negativním dopadem na ekonomiku České republiky. Návrh zákona zakládá povinnost online hlášení hotovostních tržeb správci daně. Inspirací pro technický způsob provedení tohoto systému je takzvaná fiskalizace, která úspěšně funguje v Chorvatské republice. V naprosté většině je však řešena pomocí registračních pokladem s fiskální pamětí. Online řešení, které odstraňuje hlavní rizikový prvek spočívající v manipulaci s daty a zkreslování evidovaných údajů, je tedy základním rozdílem oproti dřívějším způsobům sledování tržeb. Technologický pokrok nyní umožňuje aplikovat toto řešení, které je jak efektivnější, tak přináší významně nižší náklady pro podnikatelskou sféru. Já se omlouvám, pane vicepremiére, že vás přerušuji, ale požádám vás, kolegové, hlavně v pravé části o zklidnění, aby bylo slyšet, co pan vicepremiér přednáší. Děkuji vám. Prosím, pokračujte. Stejnou cestou se vydalo například Slovinsko či Slovensko. Návrh předkládá, že evidovány budou podnikatelské tržby, které se uskutečnily v hotovosti, kreditní kartou či jinými obdobnými způsoby. Nebudou evidovány bankovní převody z účtu na účet nebo inkasní příkazy.